Soudy musíme dostat do nějaké nové moderní budovy, protože dnes je to prostě neskutečné plýtvání. Ty prostory jsou nevyhovující, někomu nepříjemné a zároveň nesmírně drahé, protože jsou v centru, jsou to většinou chodby a z nich vedoucí další chodby do ještě menších chodeb. Všechno ostatní vytápíme úplně zbytečně. To jsou chodby.

Tohle je přechodné řešení a považuji ho za nejmenší zlo ze všech možných.

Máte slovo. Děkuji. V té první části bych souhlasil.

Dostalo se mu odpovědi, že je to v pořádku.

A nyní tedy přistoupíme k další interpelaci, kterou má jako patnáctou v pořadí pan poslanec Zbyněk Stanjura a interpeluje pana vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, z vašich veřejných vystoupení jsem nabyl dojmu, že máme obdobný názor na existenci státních fondů, ať už je to státní fond rozvoje bydlení, životního prostředí, dopravní infrastruktury.

Já jsem si osobně vyzkoušel, že zrušit stávající fond je velmi politicky náročné. Já si myslím, že je lepší žádné nové fondy nezřizovat.

Chtějí tam mít minimálně půl miliardy ročně, a dokonce navrhují, že tam budou alokována přímo ze zákona 1 % spotřebních daní a 1 % výnosu z loterií.

Mě by zajímal váš názor na možnost vzniku tohoto nového státního fondu jako ministra financí. Já vám děkuji a požádám vicepremiéra a ministra financí o odpověď.

Děkuji za slovo. Takže návrh na zřízení Státního fondu integrované protidrogové politiky je součástí zcela nového zákona o ochraně veřejného zdraví, jehož předkladatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí, aby uvedené části výnosu daní byly příjmem uvedeného státního fondu, neboť se v tomto případě jedná o faktickou účelovost daní. Finanční zajištění fondu by zakládalo jednorázové a posléze trvalé dopady na státní rozpočet v rozsahu cca 700 milionů korun ročně. Ministerstvo financí vítá snahu o soustředění problematiky ochrany zdraví před návykovými látkami pod jednoho gestora a s tím související centralizaci finančních prostředků na tuto agendu. Zásadně však nesouhlasí s tím, aby byl tento záměr realizován prostřednictvím vzniku nového státního fondu. Jedná se o zcela nesystémové řešení. Protidrogová politika by měla být zajišťována ústředními orgány státní správy a z finančních prostředků státního rozpočtu.

Děkuji za odpověď. A moje poslední otázka je jednoduchá. Že sami víme, teď to řeknu politicky, jak těžce se mění vládní návrh zákona v Poslanecké sněmovně, a mnohem lepší je takový nápad na zřízení nového nesystémového fondu, a to máme stejný názor, dát pryč už na vládě a poslat do Poslanecké sněmovny bez tohoto návrhu.